V průběhu včerejška dneška ještě byly do systému vloženy další pozměňovací návrhy, které, předpokládám, jejich předkladatelé odůvodní, a já se k nim vyjádřím a stejně asi paní ministryně v závěru tohoto projednávání. Zatím děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Povedeme tedy obecnou rozpravu, kterou otevírám. Mám do ní v tuhle chvíli pět přihlášek.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane předsedající, dovolte, abych se v této chvíli jako řadová poslankyně vyjádřila k předkládanému návrhu zákona. Při jednání výboru byla i debata o možném zneužívání, o jakési nespravedlnosti v tom, že by k nemocenské, k řádné nemocenské, měl být dán příplatek. Můžeme to tak vnímat. Ale víte, já jsem nezapomněla dobu, kdy jsem měla ten běžný příjem a v té době dvě děti na vysoké škole.

Takže prosím, skutečně podpořme tento návrh.

První se týká hlášení volných pracovních míst. Je to pozměňovací návrh, který směřuje spíš do budoucnosti a má za cíl vytvořit situaci k tomu, aby úřady práce uměly už v této chvíli připravovat cílenou aktivní politiku zaměstnanosti, pokud by nám pomaličku a já doufám, že to nebude rychleji, nicméně měli bychom být připraveni narostla nezaměstnanost.

Na jaře se ukázalo, že je spousta a spousta lidí, kteří svůj příjem mají dán tím, že skládají dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Proto další pozměňovací návrh se týká evidence nepojištěných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnání v pracovním poměru malého rozsahu. Jde o to, aby zaměstnavatelé měli povinnost tyto dohody hlásit a ve svém důsledku to určitě bude znamenat omezení šedé ekonomiky a zneužívání těchto dohod.

Děkuji za pozornost a ještě jednou prosím o podporu tohoto návrhu zákona a zvážení podpory těch pozměňovacích návrhů. Děkuji paní poslankyni Aleně Gajdůškové. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Chvojka, připraví se paní kolegyně Richterová.